Děkuji.

Když si někdo požádá o 48 korun na nocleženku, protože je bez domova, nebo si požádá o 49 korun na přepravu z věznice z výkonu trestu, tak jsme mu udělili 100 %.

Je to opravdu manipulace a my jsme těm lidem přiznali 100 %.

To jsou přesně stejně časté případy.

Děkuji.

To je ten důvod, proč se o tom bavíme. Skutečně, zneužívat bod, který se týká skupin, které nedostaly pomoc, k tomu, abyste tady prezentovala skupiny, kterým jste pomohli, mi přijde trochu zvrácené. Děkuji.

Přehlídka zajímavých výstupů, chronologicky v čase shromážděná. Jestliže operujete tím, že jste poskytli ubytování bezdomovci za 49 korun to je ten argument , tak proč jen na jednu noc?

To si uvědomme.

Oni jsou úplně bez. Zkusme tu statistiku a možná to bude lepší. Totéž se týká těch vězňů.

Oni si nepřišli. Oni si nepožádali. A my nevíme proč. Nebo je ta pomoc špatně nastavena? Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Ctěná Sněmovno, já jenom musím odkázat na to, co jsem řekla. Ve stenozáznamu to určitě najdete.

Řekla jsem, že mezi těmi 10 a 20 tisíci to byla druhá největší skupina těch, kteří o tuto dávku žádali a kteří ji také dostali. Děkuji. Nyní paní poslankyně Valachová s faktickou poznámkou.

Koneckonců i kolegyně z opozičního spektra zmínila ve svém slově, že se významně změnila situace v posledních deseti dnech právě po zásahu ministryně práce a sociálních věcí a opakované aktualizaci těch postupů směrem k mimořádné okamžité pomoci, a nemá smysl si porovnávat konkrétní situace.

Je potřeba také toto poctivě říci, že to byl mimořádný úkol.